Takže odmítám slova o lobbismu. To mi opravdu věřte. Děkuji panu ministrovi.

Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Prosím, pane zpravodaji.

Proto také bylo vetováno projednání tohoto zákona v prvém čtení a proto po dohodě všech, kteří jsou zainteresováni, jsme se dohodli, že pět dnů není tak dlouhá doba, aby to ohrozilo naše závazky vůči Evropské unii.

Děkuji panu zpravodaji. Mám tady tedy návrh přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Jestliže nemá, dávám hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Vznáší pan ministr námitku proti tomuto hlasování? Prosím, pane ministře. Takže jenom pro záznam, hlasoval jsem pro. Děkuji. Pan ministr je přihlášen na svém místě. Nezpochybňuje tedy hlasování.

Kdo je proti?

Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.